Já jsem psal tři dopisy, psal jsem tři dopisy, čtyřikrát jsem tam vystoupil, získal jsem Portugalsko, Španělsko na svou stranu i řeckého premiéra. A vy jste říkal co, pane premiére?

To všechno jste říkal.

Ale měl byste argumentovat hlavně tím, za kolik vyrábí například ČEZ v jaderných elektrárnách elektřinu. Jádro Kolik mají náklady? Všichni se topí v miliardách, desítkách miliard zisku. A vy? Nic.

Ano, je to 100 eur, možná se to zdá být málo, ale je to strašně moc.

Stále jsme ji žádali, aby konečně něco udělala ano, bohužel to tak je, tak funguje Evropa.

Ano, a víte, proč?

Takže, pane premiére, prosím vás, vy jste nejdůležitější člověk, který může bojovat za české zájmy.

Tam se bojuje za české zájmy.

To by byla ztráta veškeré suverenity České republiky.

Takže pevně doufám, že to předsednictví ještě uchopíte, že nebudete jenom B tým Poláků a že to dobře dopadne.

No a potom tady máme to hlavní, co trápí lidi. Víte, co se dneska děje, pane premiére?

A někteří lidé tomu věří. A kdyby tohle nastalo, tak to bude totální katastrofa pro ty rodiny. Takže to se děje.

Stejně jako teď se chystáte zastropovat ceny elektřiny, to vám říkáme už nejméně půl roku. A já jsem přesvědčen, že se tomu nevyhnete, jinak nevím, co se stane v naší zemi. Neexistuje jiná možnost, stejně jako u těch obnovitelných zdrojů.